Takže jenom pro tu rekapitulaci. Ruší se takzvaný odborný náměstek, budou tedy jenom vrchní ředitelé sekce. Vrchní ředitel sekce bude moci zastupovat člena vlády. Že tady je možný rozpor s ústavou, to prostě nikdo neřeší. Náměstek člena vlády není nově určen počet, může jich být neomezeně.

Nově bude nutné hned při podání žádosti doložit občanství a znalost jazyků, dříve se to mohlo doplnit později. Náhradní termín pohovoru pro omluvené žadatele jen se souhlasem služebního orgánu. Dříve všichni řádně omluvení museli dostat náhradní termín.

Znovu upozorňuji, že všichni tito lidé, kteří neuspějí ve výběrových řízeních, budou muset dát přednost jiným zájmům a jiným známým, tak nám skončí v takzvaném bazénu za 80 % platu na šest měsíců a potom jim bude náležet opravdu velmi tučné odstupné. Znovu to opakuji: Tři roky práce na ministerstvu nebo na úřadu tři platy. Devět let devět platů. Nad devět let dvanáct platů. Takže já si myslím, že opravdu tato rošáda se nám velmi vyplatí. Jen si úředníci požádají a nemusí vůbec dokladovat, na co to potřebují. Takže asi potřebujeme samozřejmě nevědět, co se kde s našimi úředníky děje. Zároveň tam jsou přechodná ustanovení. Přechodná ustanovení jsou o tom, že ke dni účinnosti zákona budou vrchní ředitelé sekce a ředitelé odboru považováni, že jsou jmenováni na dobu určitou. A tady jsem ráda, že i ve spolupráci tedy s koaličními poslanci jsme to aspoň prodloužili na 24 měsíců, protože původně tam bylo 12 a 18 podle jednotlivých stupňů, a to si skutečně myslím, že by bylo v jeden moment obrovské zatížení toho rezortu, když se vlastně musí přesoutěžovat skoro celý barák. To také je přechodné ustanovení. Takže my budeme mít řadové, ti budou OK, ale všichni, kdo mají nějaké manažerské vedení, tak budou přesoutěžováni. Kdo máte jakoukoliv zkušenost s úřadem, když tam nastoupíte, starosta, místostarosta, ministr, to je úplně jedno, tak si přece nejvíce vážíte těch, kdo mají nějakou historickou zkušenost, kdo vám, ten úředník, může říct, jak to tady probíhalo v letech těch a těch.

My velmi dobře vnímáme nutnost opravdu změnit služební zákon, ale myslím si, že máme, a tím, jak to tady velmi správně řekla paní předsedkyně klubu ANO, že vlastně ta pojistka v tom, že něco děláme špatně, bohužel se to nezastavilo v Senátu a dal ji až pan prezident, tak je otázka, jestli bychom to skutečně neměli využít, neměli jsme vzít rozum do hrsti, vrátit se k jednacímu stolu a zkusit tedy skutečně ten služební zákon změnit ve všech těch parametrech, kde si to zaslouží. Pokud to schválíme, tak jak je to dnes, tak jak to máme na stole, jak se chystáte přehlasovat to veto, tak je to opravdu jenom a jenom rychlá cesta k tomu, jak dostat své kamarády na rezorty. Nyní s přednostním právem vystoupí paní zpravodajka Ožanová. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, hned na úvod s veškerými výhradami pana prezidenta souhlasím. Já na rozdíl od kolegů, kteří mluvili přede mnou, se budu zabývat trošku jinými otázkami a rozdělila bych svůj projev do čtyř kapitol.

Prosím vás, návrh byl zaslán vládě k vyjádření 16.

Vláda stihla své stanovisko dát za dva dny a do 15 dnů už bylo první čtení.

Tolik k rychlosti. V Senátu k návrhu zákona doporučily dva výbory, aby Senát návrh zákona vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrhy se týkaly upřesnění v souvisejících právních předpisech v zákoně o soudech a soudcích, v soudním řádu správním, v zákoně o střetu zájmů a v zákoně o zpracování osobních údajů.

Tyto pozměňovací návrhy měly charakter oprav opomenutí Poslanecké sněmovny, přesto nebyly Senátem přijaty. Vyvstává tak otázka, zda Senát plní svou funkci. K čemu jsou, když tam jsou zcela zjevné chyby, a přesto zákon nevrátí Senát? Domnívám se, že kontrolní mechanismus zcela selhal. Bod tři věk. Musím se vyjádřit k myšlence zvýšení věku odchodu do důchodu. Ptáte se, zda to souvisí s tímto tiskem? Souvisí. Zákon o státní službě taxativně stanoví případy skončení služebního poměru.

Jen podotýkám, že tento limit není pouze v tomto zákoně, ale týká se například i soudnictví. Jak to říci? Jsou lidé, kteří potřebují odejít do předčasného důchodu ze zdravotních či jiných důvodů, existuje však také část lidí, kteří jsou na pracovním vrcholu právě ve vyšším věku, a je škoda nevyužít jejich znalostí a zkušeností. Na straně jedné chcete zvyšovat věk pro odchod do důchodu, na straně druhé nedovolíte lidem pracovat.

Nyní možná takový zajímavější bod bod čtyři. Obecně je v povědomí, že se tato novela týká pouze ministerstev, což je velký omyl.